Já vám děkuji, paní poslankyně. Na řadě je paní poslankyně Věra Kovářová. Vážený pane ministře, dle vládních opatření platných od tohoto týdne zůstávají i nadále zavřené dětské skupiny.

Rodiče těchto dětí se ocitají ve složité situaci, kdy nemohou svým dětem zajistit srovnatelnou péči a zároveň se naplno věnovat svým pracovním a jiným povinnostem, což je zejména pro rodiče samoživitele existenční problém.

Riziko přenosu nákazy je zde tedy minimální. Jaké důvody vedly k jejich neotevření, které se snad nejen mně jeví jako nepřesvědčivé? Závěrem mi dovolte se zeptat, zda má Ministerstvo zdravotnictví časový plán na zrušení omezení činnosti dětských skupin, a pokud ano, kdy by se konečně dětské skupiny měly otevřít.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr zdravotnictví je již přítomen. Jestli ano, tak vám samozřejmě dám slovo, pane ministře. Předmětem byly dětské skupiny.

My jsme to právě dneska řešili s právním oddělením a řešili jsme tento dotaz. Mně to připadá také naprosto logické, aby to mohlo pokračovat, a předpokládám, že velmi rychle to vyřešíme, aby bylo možné navštěvovat i tento typ vzdělávacího procesu.

Děkuji, pane ministře, že jste dorazil zrovna na moji interpelaci.

Takže se ptám, zda skutečně jsem tomu rozuměla správně, že jste o tom jednali a že je naděje, že by se to mohlo upravit. Děkuji. Pan ministr má zájem reagovat. Prosím, máte slovo.

Další na řadě je pan poslanec Pavel Jelínek. Bude také interpelovat ministra zdravotnictví. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Nyní se mohou registrovat osoby nad 65 let. Mladší ročníky přijdou na řadu snad na konci léta.

Z jakých čísel tato doba vychází? Naopak očkování v době, kdy očkovaný má vysokou úroveň protilátek, může být potenciálně nebezpečné a může narušit imunitní systém? Zvažujete možnost testování na protilátky před aplikací očkování, nebo je to pro vás marginální otázka?

Dodnes jsme nedostali jasnou odpověď, jak dlouho působí protilátky po očkování.

Děkuji, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, máte pravdu, určitě je tady spousta otevřených otázek, které je potřeba potvrdit nebo vyloučit. Probíhají klinická sledování.

Na druhou stranu existují data, která ukazují, že třeba je to až šest měsíců, čili je to velmi individuální.

Takže pacient skutečně může být třeba i dlouhodobě chráněn proti virové infekci, a přitom nemusí mít detekovatelnou hladinu protilátek po prodělané infekci.

Takže je to velmi složité, ale existují tato data a my uvažujeme různými směry, jak pokračovat dál.